Teď je to vidět, když jsme se dostali do situace, že... Tady je Právo dneska: Vláda chce brát ruskou ropu ještě aspoň dva roky. Vůbec o tom nerozhoduje.

Česko chce odklad sankcí na dovoz ropy z Ruska, až pak je podpoří.

Nejhorší na tom je, že ti lidé vůbec tomu nerozumí.

Ruského plynu! Ty pitomosti zase, že naše vláda měla prodloužit nějaký kontrakt.

Ještě jednou!

Takže už nemáme, nikdo na to neměl žádný vliv, tak o čem zase mluví?

A vláda chce něco stavět? A za jaké peníze? Vždyť tomu nerozumíte!

Tak se zeptejte, jak to je!

Bojuje se, je válka. Takže se to už konečně naučte!

Takže tady máme tu kampaň a je to úplně jasné, jak to všechno funguje.

Další lež.

Takže tak to je a to jsou ty lži.

Měl by premiér vysvětlit, proč nepodpořil, šel proti vlastnímu poslanci Vondrovi.

Tomu skutečně nerozumím.

To je ta inflace.